A především a tady narážíme na tu diskusi, která se často objevuje že se nějakým způsobem zpochybňuje model tradiční rodiny, tradičního manželství, jak bylo dlouhodobě chápáno, že tím snad ohrožujeme podstatu tradičního manželství. Já se ptám jak? Jakým způsobem? To, že dva lidé ve stejnopohlavním manželství žijí svůj šťastný život a případně i dětem v tomto stejnopohlavním manželství dávají dostatečnou životní perspektivu žít ve šťastné a stabilizované rodině, jakým způsobem toto ohrožuje tradiční manželství a tradiční model rodiny? Nikdy jsem to nepochopil a myslím si, že současná uspěchaná civilizace má mnoho jiných druhů ohrožení tradiční, konzervativní rodiny tak, jak působí s rolí rodičů, které jsou v ní nějak definovány. Je to třeba to, že máme na svoje děti málo času, necháváme je napospas online světu a podobně. To jsou skutečná rizika, která tady jsou. Jsme ve společnosti, kde je rozvodovost někde okolo 50 %, to je možná to, co ohrožuje naší tradiční rodinu, a měli bychom být schopni se s těmito faktory v naší společnosti vypořádat a označit je jako ta skutečná rizika. Pokud tady máme nějaké procento stejnopohlavních párů, historicky se hovořilo o 4 %, dnes se třeba hovoří o 8 %, já skutečně nevím, jak by 8 % šťastných lidí ve stejnopohlavním manželství mohlo jakýmkoliv způsobem ohrozit mé vlastní manželství. To si ohrožujeme my sami, ale úplně jinými záležitostmi. Já bych vás chtěl poprosit, aby ta debata byla otevřená, aby byla otevřená jiným názorům a aby byla od začátku kultivovaná, protože jenom tak můžeme dospět k tomu, že tato Poslanecká sněmovna rozhodne. Jenom jedna poznámka. Já bych si nepřál, aby tento materiál byl pouze v Poslanecké sněmovně projednán to je samozřejmě legitimní, otevřeli jsme ten bod já za sebe, za klub Starostů a nezávislých, bych si samozřejmě přál, aby tento zákon byl schválen. Jsme připraveni k debatě a jsme připraveni samozřejmě vyslechnout i vaše názory, případně se někam v té debatě posouvat, ale myslím si, že tak, jak je nastaven ten návrh zákona v současné době, je to absolutně jednoduché. Tenhle návrh umožňuje rovnost, tenhle návrh zamezuje diskriminaci určité skupiny obyvatel a tenhle návrh umožňuje rodinné štěstí lidem, kterým doteď umožněno nebylo. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

Děkuji. S faktickou se dále hlásí paní poslankyně Válková. Děkuji, pane místopředsedo.

Já si myslím, že není třeba komplikovaně srovnávat nesrovnatelné, jablka s hruškami, jak tady teď zaznělo, ale můžeme si říct jedno číslo, já jsem to měla připravené pro své vystoupení, a jenom to jedno číslo, aby nás provázelo při těch našich úvahách. Jsme tady od toho, že máme mandát těch, kteří nás zvolili, k tomu, abychom reprezentovali jejich mínění. Víte, že jsem také předkladatelkou a velmi od začátku prvního volebního období se snažím prosadit zákon, ústavní zákon o celostátním referendu.

Hezký den, kolegyně, kolegové. Všichni víme, že tady začínáme projednávat něco, co se nás všech velmi osobně dotýká, a dalece to přesahuje spory, které mohou obsahovat buď racionální, nebo občas i iracionální pro a proti. I já jsem teď poměrně nervózní z toho projevu, protože budu osobní, a nevěřím, že by u toho hlasování někdo svoje hodnoty a svoje svědomí mohl dát stranou. Samozřejmě, životní zkušenosti hrají velkou roli.

Není v tom rozdíl. Ono totiž nejde o sex, byť ty debaty k tomu často vedou, a upřímně řečeno, nejsou moc důstojné. My tomu nezabráníme, ti lidé spolu budou žít, třeba i na hromádce. Ale pokud jsme tradicionalisté, pokud chceme, aby manželský svazek měl pro lidi smysl, měli bychom jim přece umožnit v takovém svazku žít se všemi právy a povinnostmi, které k tomu patří. U mě se to pojí i s další životní zkušeností, kterou je rozvod mých rodičů.

Oba mám ráda, s každým z nich mám trochu jiný vztah, daný tím, kolik času jsem s nimi strávila, ale oba mám ráda a oni oba mají rádi mě bez ohledu na geny. V téhle rodině mám ségry nevlastní, určitě, nemáme stejné oba biologické rodiče, ale já o nich jako o nevlastních vlastně vůbec nemluvím ani nesmýšlím, protože jsou to přece moje ségry. Připadá mi bizarní na jednu stranu mluvit o tom, že je pro někoho důležitá rodina. Pro mě je to taky hodnota, vážím si jí právě proto, že vím, jak náročné je se v těchto mnohdy složitých vztazích pohybovat, jak moc je vzácné, když vás má někdo doopravdy rád, i když nemusí a pak na druhou stranu říkat, že pokud někdo není něčí vlastní dítě, znamená to, že to není úplná či tradiční rodina, že je nějak rozbitý, že je snad poškozené zboží. Přitom jaká jiná rodina je skvělá, než ta plná lásky?

Takové děti v těch rodinách často necháváme a nepomůžeme jim. Ne vždy manželství rodinu automaticky založí. Je pak nenaplněné? Znamená to, že je špatné, že nesplnilo nějakou společenskou úlohu? Myslela jsem, že takové přemýšlení je už překonané, svazky proto, abychom dostali třeba byt což byl mimochodem případ mých rodičů, případně zakládání rodiny kvůli rodičovskému příspěvku. To přece lidé, kteří vedou náš stát, chtít nemají. Kde je přemýšlení o tom, aby se tu prostě dobře a naplněně, a hlavně svobodně žilo? Pokud nebudu chtít mít děti, nebudu je mít.